Výplata bezhotovostně na účet může být poukazována pouze na účet důchodce, jeho manžela, manželky, soudně ustanoveným opatrovníkem nebo zvláštním příjemcem důchodu, který už stanovuje obecní řád.

Tak a teď se pojďme podívat, jak tedy probíhá řízení o přiznání invalidního důchodu, protože i invalidní důchodce tím vaším zákonem chcete okrást o ty důchody.

Proces posuzování nastává žádostí občana u příslušné obvodní správy sociální zabezpečení, který si myslí, že není schopen dále vykonávat pracovní činnost.

Muži předkládají doklady o výkonu vojenské civilní služby.

Doklady poukazující zaměstnání v cizině, pokud občan vlastní. Chybíli některé doby pojištění, předkládá občan náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost, to je potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecké prohlášení a jiné.

Proti tomuto rozhodnutí se může občan odvolat do 30 dnů od doručení.

Námitky jsou upraveny správním řádem. Občan může žádat i o přezkoumání zdravotního stavu... Prosím kolegy o ztišení. Občan může žádat i o přezkoumání zdravotního stavu.

Slovenský důchodový systém. V roce 2003 byla na Slovensku zahájena důchodová reforma.

První pilíř je složen ze dvou samostatných podsystémů starobního pojištění a invalidního pojištění.

Osoby samostatně výdělečně činné hradí celých 18 % z vyměřovacího základu. Za zákonem stanovených podmínek je pojištěnci vyplácen starobní důchod. Podmínky pro výplatu starobního důchodu jsou dvě přispívat alespoň patnáct let na důchodové pojištění a dosáhnout důchodového věku.